Reagoval tehdy na bezprostřední bariéry přístupu ke vzdělání v České republice v době počátku migrační krize, a zohledňuje tedy stav věcí známý v březnu. Již při přijímání zákona se předpokládala nezbytnost přijmout v řádu měsíců navazující právní úpravu, která zohlední aktuální vývoj.

Ministerstvo školství proto nyní předkládá rozsáhlejší novelu, zjednodušeně řečeno jde o lex Ukrajina pro oblast školství číslo II. Hlavní body tohoto návrhu jsou: zkracuje se lhůta pro možnost vyřazení žáka, dětského uprchlíka z Ukrajiny, z evidence školy při jeho vystěhování se z České republiky bez informování školy. Dochází k jistému omezení ředitelů škol, mají přednostně vytvářet smíšené třídy, a teprve pokud to není možné, mohou zřídit homogenní třídu složenou z Ukrajinců. Potom však musí tyto děti zapojovat do smíšené výuky. Zakotvuje se pravomoc Ministerstva školství vydat opatření obecné povahy, které upraví termíny a lhůty pro přijímání a ukončování vzdělávání u žáků z Ukrajiny v následujícím školním roce.

Výjimka z požadavku na znalost českého jazyka u ukrajinských učitelů se prodlužuje.

Takový pedagog bude napomáhat integraci ukrajinských žáků. Děkuji vám za pozornost a rád bych vás požádal o podporu tohoto návrhu. Děkuji vám, pane ministře.

A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Stanislav Fridrich, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo.